Ta druhá je velmi praktická. Týká se té věty, že se prostě ta pokladna v tom bufetu v Poslanecké sněmovně připojí na ten internet. My žijeme v době, kdy teoretici rozvoje internetu říkají, že budeme brzo žít v době takzvaného internetu věcí, že bude na internetu připojeno všechno.

Děkuji za otázky v rámci interpelace.

Ale nemluvte, že je to o živnostnících. Já říkám, že je to maloobchod, restaurace a hotely. Vy to stále interpretujete politicky, že my něco máme proti živnostníkům. Nemáme nic, vůbec nic nemáme.

Takže pokud poslanecký klub ODS má zájem, tak já rád přijdu s paní náměstkyní Hornochovou a uděláme vám speciální prezentaci.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já možná jenom doplňující poznámku. Mně ta otázka na míru zahrnutí živnostníků do systému zajímá proto, že ve chvíli, kdy se jejich organizace, asociace, ústy svého vedení vyjadřuje k tomuto systému, tak se vyjadřuje velmi pozitivně a podpůrně, a zároveň když si udělá interní průzkum, kolik jejích členů si myslí, že právě jejich činnosti by se ta záležitost měla dotýkat a mohla by je případně ohrozit, tak z hlediska té členské základny je 70 % proti a myslí si, že by do toho neměli být zahrnuti.

Děkuji.

A mají na to výzkum. Oni mají jednoznačně průzkum, že jejich členové to podporují. My jsme dělali seminář i pro Hospodářskou komoru.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pan ministr financí bude pokračovat v odpovědích na dané téma.

Takže my očekáváme, když to zavedeme, že samozřejmě vybereme podstatně více.